Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Pan poslanec Klučka hlasuje s kartou 15 a pan poslanec Kádner s kartou 22. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 1. Je v něm přihlášeno 99, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Dolejše a pana poslance Klučku. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády. Paní poslankyně Balaštíková do 16.30 pracovní důvody, pan poslanec Benda zdravotní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, pan poslanec Farský pracovní důvody, paní poslankyně Halíková osobní důvody, pan poslanec Havíř od 15.30 pracovní důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková zahraniční cesta, pan poslanec Komárek zdravotní důvody, paní poslankyně Langšádlová pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef bez udání důvodu, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pavera zdravotní důvody, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Rais pracovní důvody a pan poslanec Urban bez udání důvodu.

Tolik tedy omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 53. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych vás informovat, že grémium se shodlo na následujících návrzích:

Grémium se ještě shodlo na tom, že bychom zítra provedli volby, nicméně byl jsem informován panem předsedou volební komise, že to tak není možné vzhledem ke lhůtám, které stanoví volební řád.

Prosím, kdo se hlásí k pořadu schůze? Pan předseda klubu ANO. Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové.

Pouze tedy zařadit do pořadu schůze. Ano. Dále s přednostním právem nikoho nevidím, tak slovo má pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Okamura.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak rychle na pořadu schůze se mi ještě nepodařilo být jako tentokrát.

Čili je to již více než rok. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Pokud je potřeba nějaká porada předsedů poslaneckých klubů, tak můžeme přerušit jednání. Jinak ale prosím, abyste diskutovali mimo jednací sál. Já se také domnívám, že by tento bod zasluhoval větší pozornost nebo klid v sále, protože tak jak jsem zaregistroval ve sdělovacích prostředcích, i premiér Sobotka po pohovorech nebo rozhovorech s jednotlivými ministry, které absolvoval, vyjádřil názor, že problém teritoriality exekutorů by se měl dostat na pořad jednání buď vlády, nebo Sněmovny. A já si myslím, že není lepší důvod než toho využít, než je sněmovní tisk, který tady leží více než rok Kolegyně, kolegové, já vás znovu prosím o klid. Děkuji. který tady leží více než rok, protože čekat na to, než se zpracuje vládní novela, než projde celým legislativním procesem, je velmi na dlouho.

Proč toto navrhuji, je i odpověď, kterou jsem dostal od ministra spravedlnosti pana doktora Pelikána na svoji písemnou interpelaci, kterou samozřejmě budeme projednávat, protože jsem s ní vyjádřil nesouhlas, ale já vám jen, vážení kolegové a kolegyně, přečtu část té odpovědi, která ve mně vyvolala údiv, nebo mírné zděšení. Opravdu jsem byl velmi překvapen tím, co jsem se dočetl pokud to ovšem bude kolegy ve Sněmovně zajímat... Odpověď pana ministra Pelikána cituji z jeho odpovědi: Tak tomu bylo například v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov soudního exekutora doktora Marka Franka. Týká se to kontrol. První kontrola jeho úřadu byla provedena ve dnech 14. až 15. července 2010... Tak já to zkusím ještě napotřetí.

A platí to i pro pana ministra a pro pana předsedu. Tak já to zkusím ještě jednou, protože to jsou podle mého názoru velmi zajímavá fakta. Přečtu tu první větu znovu. Týká se to kontrol: Tak tomu bylo například v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov soudního exekutora doktora Marka Franka. Při této kontrole bylo zjištěno, že soudní exekutor vede úřad na profesionální úrovni, nicméně bylo v jeho postupu zjištěno pochybení spočívající v nesprávném postupu při výpočtu odměny za exekuci prodejem nemovité věci, čímž byly v rozporu s právními předpisy navyšovány náklady exekuce na úkor povinných.